Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Může kolega Bartošek upřesnit? Děkuji. Děkuji za slovo, děkuji panu Bartoškovi. Já jsem chtěl uvést svoji poznámku k vystoupení paní kolegyně Maxové. Ona tady varovala, že tu někdo straší. Já si nemyslím, že tu někdo straší. Já si myslím, že jenom někdo odhalil vaši strategii, kterou tady posunujete. Když jsme tady projednávali registrované partnerství, o těch věcech, jako jsou adopce dětí, tady nebyla řeč.

A já si dovolím jednu poznámku.

My jenom mluvíme o tom, na čem je dva tisíce let postavena společnost, a na to si prostě nedáme sáhnout!